A jak známo z výše uvedeného, účelem dotčené právní úpravy není a nemá být založení nároku vlastníků nemovitosti na jakékoliv nadstandardní finanční plnění od státu přes přesahující spravedlivou, férovou protihodnotu za nemovitou věc.

Děkuji mockrát.

Tak prosím o klid, aby měl prostor se vyjádřit.

Chce se k předloženým návrhům Senátu vyjádřit také zpravodaj garančního výboru, což byl hospodářský výbor, pan poslanec Martin Kolovratník?

Děkuji za slovo. Já stručně za svůj pohled zpravodaje Sněmovny, za prvé veřejně chci kolegům senátorům poděkovat za to, že nezasáhli strukturálně do toho zákona, především do té tzv. polské metody, která opravdu zásadním způsobem mění majetkoprávní přípravu staveb, a považujeme ji za opravdu průlomovou záležitost i s vědomím, že je hodně na hraně ústavního práva jednotlivců na majetek. My opravdu to je férové zopakovat říkáme, že u dálnic, silnic I. třídy, což jsou všechny obchvaty měst v České republice, a u celostátních drah, které staví Správa železnic, bude státní investor mít možnost já tomu říkám tzv. úřední právo nebo územní přístup k pozemkům začít stavět na pozemcích, i když ještě nejsou vypořádány, vykoupeny. Tak za to senátorům chci poděkovat. Z mého pohledu je to takový mix dobrých a ne tolik dobrých věcí. Určitě jako dobré vidím zvýšení ochrany proti suchu pro stavbu nových vodovodů. Ale bohužel, tady asi budu opakovat, proto budu hodně stručný, slova pana ministra Havlíčka. Já jsem to vnímal jako jakýsi politický kompromis napříč politickou sněmovnou i opozicí, kde jsme se ustálili na tom 1,5násobku. A vzkaz kolegům senátorům: Myslím si, že i ta definice, jak byla nově navržena v Senátu, není dobrá.

Takže tam se naopak trochu bojím toho zpomalení. Vy, kolegyně a kolegové, zavádíte povinnost pro stát, pro ministerstvo. Pokud se projednává politika územního rozvoje nebo jsou změny, tak vy tam definujete pro ministerstvo zajistit povinnost sdělit toto veřejnoprávním prostředkem s celostátním dosahem. Toho jsme si možná nevšimli, tohoto návrhu. A vůbec si v reálu nedovedu představit, jak by se někde ve vysílání televize, celostátních kanálů nebo rozhlasu objevovalo, že v nějakém kraji, v nějakém území se upravuje politika územního rozvoje. A poslední větu nebo argument, který povím, je za Správu železnic, která buduje tratě, do budoucna i ty vysokorychlostní. Protože celé léto řešíme bezpečnost na železnici, i na hospodářském výboru, to rušení přejezdů je jedním z mnoha opatření, kde chceme globálně bezpečnost zvýšit, a tady bohužel návrh Senátu by nám opět možné rušení přejezdů třeba na regionálních tratích mohl zkomplikovat. Takže opakuji: senátorům poděkování za tu vstřícnost k meritu zákona a našich návrhů, ale bohužel i já jako zpravodaj musím dát negativní stanovisko. Děkuji za pochopení. Otevírám rozpravu. Sice tady mám faktickou poznámku pana poslance Petra Pávka, ale musíte na něco reagovat.